To zde již také zaznělo od mého jednoho z předřečníků. Jak jsem říkala, obce se chovají velmi různě a vychází jejich postoj možná ze zákona o obcích, kdy obce se starají o sociální potřeby svých občanů na základě místních zvyklostí. A my, co jsme pracovali možná na úrovni krajů, tak víme, že ty místní zvyklosti se mnohdy velmi liší.